Děkuji. Teď je tedy ten moment, kdy bychom se já s kolegy, kteří se přihlásili k té pracovní skupině, která se bude snažit dojít k nějakému konsenzuálnímu stanovisku ohledně situace v Sýrii, odebrali do prostor kanceláře předsedy Sněmovny a tam se pokusili najít nějaký konsenzus, nebo aspoň zkrátit případnou budoucí diskusi. Takže prosím, kolegové, za mnou. Děkuji vám a my ostatní budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze.